On mi říkal, že Maďarsko, Švédsko.

Vždycky se k tomu dostaneme. A dostaneme se k tomu věku.

Moje logika věci praví, že se na ně vztahovat nebude, protože to bude schváleno až někdy, nevíme kdy, jestli to stihneme, ale snad to stihneme do konce tohoto volebního období. Takže mě opravdu zajímá, jak to s nimi bude a co bude dál. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klánovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře. Vážení kolegové, musím zareagovat tady na to poslední, na ty dotazy, které tady padly, protože tady byla položena otázka, jak to bude s těmi dvěma případy velvyslankyň, které jako by se dostaly přes ten limit stanovený zákonem o státní službě. Především odpověď je taková, že i tyto velvyslankyně budou ve svých funkcích do té doby, než nebudou odvolány vládou, prezidentem.

To není předmětem zákona o zahraniční službě. Nicméně v tomto případě se prostě postupovalo tak, že tohle je kompetence vlády společně s prezidentem, a tak to bude i nadále. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče.

Prosím, pane ministře. Chtěl bych upozornit ze své pozice na to, že to, co tady diskutujeme, se netýká předkládaného zákona o zahraniční službě.

Tak tomu já rozumím. Ale tohle není dnes věc toho zákona, který my projednáváme. Takovou debatu můžeme někde vést. Někdo může tvrdit, že to je něco, co by se mělo uvést do souladu. A jiná věc je prostě zákon o státní službě. A to je na nějakou důkladnou právní debatu. Ale upozorňuji, netýká se to toho zákona, který tady nyní schvalujeme. Ten tuto věkovou hranici neupravuje. Takže debata to může být zajímavá, ale já tvrdím, že se netýká tohoto zákona. Pan poslanec Jan Klán a jeho faktická poznámka. Děkuji za slovo.

To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pánů zpravodajů. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru pana poslance Robina Böhnische, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko výboru před hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě než začneme s procedurou, tak v krátkosti musím zareagovat na pana předsedu Stanjuru. On má samozřejmě pravdu.

Pak se tu samozřejmě objevuje problematika jeho pozměňovacího návrhu načteného paní kolegyní Fischerovou, ale k tomu se podrobně dostanu až při samotné proceduře, abychom si ujasnili, co a jak. V tomto případě je to poprvé, kdy zahraniční výbor je garančním výborem pro nějaký zákon, a je to po mnoha letech, kdy se zahraniční výbor vůbec zabývá zákonem. Debata v prostorách výboru byla velmi zajímavá, bohatá. Myslím, že vedla k rozumným závěrům. Přesto bych si dovolil poprosit jednotlivé garanty v jednotlivých klubech, jednotlivé klubové zpravodaje, aby se mnou proceduru hlasování sledovali a abychom se dobrali nějakého rozumného závěru. Pokud dovolíte, pane místopředsedo, navrhl bych tedy proceduru tak, jak jsme ji schválili v garančním zahraničním výboru. Nejprve bychom hlasovali načtené legislativně technické změny. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A, což je pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Potom výbor navrhuje hlasovat v celku pozměňovací návrh B1 pana poslance Plíška.

Dále by byl pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové pod písmenem C1, dále samostatným hlasováním návrh paní poslankyně Chalánkové C2.

Víte, že pan ministr už sdělil v souvislosti se senátním návrhem, že legislativa Ministerstva zahraničních věcí považuje pozměňovací návrhy pana poslance Stanjury načtené paní poslankyní Fischerovou za uspokojené či vypořádané. Paní poslankyně s tím úplně nesouhlasila a ráda by nechala o těchto návrzích stejně hlasovat.